Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Dovolte mi, abych vám stručně představila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti.

Ukazuje se však, že turisté se v těchto informacích neorientují nebo je zkrátka nečtou a nevýhodnost směny poznají až následně. Další posilování informační povinnosti se tak nejeví účelné. Předložená novela na tuto situaci reaguje několika opatřeními.

U obchodů, kde je možné odstoupit od smlouvy, se ruší předsmluvní informace. Klient tak obdrží jeden doklad, kde budou uvedeny všechny pro něj potřebné informace včetně informace o právu odstoupit.

To má zamezit záměně standardního kurzu a výhodnější nabídky. Rovněž se omezuje právo požadovat úplatu za provedení směnárenského obchodu.

I u těchto obchodů bude možné odstoupit společně s odstoupením od provedení směnárenského obchodu.

Na nově zaváděné instituty potom navazuje úprava přestupků.

Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za její projednání. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, asi nemá smysl opakovat znovu představení toho návrhu, jelikož ho představila paní ministryně. Já se zastavím u toho asi nejdůležitějšího aspektu toho zákona, a to je ta možnost odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je klíčový prvek toho zákona.

Je byrokraticky minimalistický, prostě jenom říká, že mají povinnost stornovat ten obchod.

Nově je upozorní na to, že můžou do dvou hodin dostat peníze zpátky, může je doprovodit do té směnárny přímo, pomoci s tím a celý problém se vyřeší.

Z toho důvodu vás žádám o podporu tohoto návrhu. Děkuji. A já otevírám obecnou rozpravu.